Další návrh je B8 slučování zdravotních pojišťoven jen při neplnění závazků v rozmezí šesti měsíců. Garanční výbor nepřijal žádné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Předám řízení schůze.